Proto jsme se s paní ministryní, která přislíbila, že v případě potřeby půjdeme do novely, tzn. že bychom, pokud by nebyl přijat do 18 měsíců zákon o veřejné prospěšnosti, museli tuto lhůtu prodloužit. A z tohoto důvodu, abychom předešli případným dalším technickým komplikacím, doporučuji přiklonit se ke sněmovní verzi, čili k té původně schválené. Děkuji panu poslanci Kořenkovi. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Tudíž může dojít k tomu, že bude zneužit tento institut, že v případě, že se nám stane jakákoli živelní pohroma, může být tento institut zneužit, a jakákoli nově vznikající právnická osoba může požádat o vznik, tudíž se jí nebudou týkat soudní poplatky. Vzhledem k tomu, jaké následky může tento senátní návrh způsobit, je mé stanovisko nedoporučující a přikláním se též ke sněmovní verzi návrhu. Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já souhlasím s tím, co zde bylo před chvílí řečeno.

b) a d) sazebníku poplatku, která stanovují soudní poplatek za první zápis a zápis změn a doplnění u spolku.

Jinak můžu slíbit za resort spravedlnosti, že samozřejmě bychom podpořili v případě, že by se do těch 18 měsíců nepodařilo přijmout zákon o veřejné prospěšnosti, novelizaci zákona o soudních poplatcích tak, aby samozřejmě nadále zůstalo v platnosti to osvobození od poplatků, čili nebylo limitováno těmi 18 měsíci. To by bylo jistě přáním všech, kteří teď budou hlasovat, protože panuje všeobecný konsensus, že by měly být v tomto řízení spolky a další odborové organizace, zaměstnavatelské organizace osvobozeny od placení soudního poplatku.

Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Budeme tedy pokračovat hlasováním.